Doufám, že projdou zátěžovými testy, které by měly být podstatně přísnější, než byly doteď. To se právě realizuje.

Spíš by už teď měl reagovat na to, že jsou nebezpečné signály, a být s tím rozpočtem opatrnější. Ale vy jste se vrhli na to to rozdat, koupit si voliče. Oni velice rychle zapomenou, oni zapomenou.

Myslím koaličních diskusích. Prosím, ve finále po vás bude podstatně víc lidí v pásmu chudoby, protože ničíte a potlačujete investice.

Myslím si, že pan Gazdík má smůlu. Ministerstvo dopravy, je to zřejmě první ministr dopravy, protože skutečně dopravní infrastruktura je důležitá. Ty prorůstové impulsy jsou statisticky, plošně, a to ještě neznamená, že když k Ostravě někdo postaví třetí dálnici, že tam najednou bude ekonomický boom, to není pravda. Statisticky ano, ten boom se může dostavit až za mnoho a mnoho let.

Pravicová politika je o investování, vytváření hodnot, a ne projídání budoucnosti a tlačení zemí do hazardního stavu. To je buď populismus, nebo levičáctví. Děkuji.

Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Zavadil. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, paní a pánové, proběhlo tady poměrně obsáhlé školení o pravici a levici. Není pravda, vaším prostřednictvím panu kolegovi Laudátovi, že levice není o investování. Možná je to právě naopak. Je to jen otázka, do čeho se investuje a jak se myslí na budoucnost, a tam si myslím, že levice má přece jenom navrch. Ale pojďme ukončit tato zbytečná školení, protože jednáme o státním rozpočtu pro příští rok, a myslím si, že to je docela závažné, ba co bych řekl, nejzávažnější téma roku, a skoro bych řekl, máme tady některé návrhy, o kterých je třeba hlasovat. Snad jen k tomu taková závěrečná tečka, tedy alespoň pokus o ni. Navzdory všem snahám rozmlžit, zamlžit, zastřít hranici mezi pravicí a levicí nebo existencí pravice a levice podle činů, podle praktických kroků koneckonců vždycky vyplave jako olej na vodu pravda, že pravice i levice existuje, tedy máme tady pravici, máme tady levici, a v historii České republiky se k tomu ještě přidávají, pánové prominou, lidovci, podle činů, podle kroků, ti jsou vždycky tam, kde se vládne. Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

A je mi jedno, jestli to je pravice, nebo levice.

Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Antonín Seďa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Před chvilkou tu ve vystoupení zazněla jména Václav Bělohradský a také jméno velkého řeckého filozofa Aristotela. Ten je autorem slavného spisu o politice, v kterém se vyskytuje mj. i zcela zásadní rozlišení mezi politikem a demagogem. Politika považuje za nositele jednoho z nejvyšších umění v lidské společnosti vůbec a správu věcí veřejných jako skutečně tu nejvíc důstojnou činnost. Proti tomu staví ovšem demagogii.

My jsme dnes ve vystoupeních ze strany vlády slyšeli o státním rozpočtu řadu vět, které zcela zjevně nejsou pravda. Myslím, že jsem to tady prokázali celkem explicitní argumentací. A já zase věřím, že se v horizontu roku a dvou ukáže, že kalkulace na to, že lidé, kteří to poslouchají, tomu uvěří, protože jsou hlupáci, se ukáže jako hluboce nepravdivá. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, jenom dvě poznámky k politickému školení mužstva, co tady proběhlo.

Druhá věc. Jsem členem sociální demokracie od listopadu 1989 a jsem hrdý, že jsem členem této perfektní levicové strany. Tato vláda vznikla na základě důvěry veřejnosti ve volbách. A podívejme se na programové prohlášení. A já jsem hrdý, že 70 % z tohoto volebního programu máme my, sociální demokraté, v tomto programovém prohlášení vlády. Děkuji panu poslanci Seďovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Za těch 25 let je to dnes poprvé, co k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu nevystoupil předseda vlády.